Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dávám procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen do příští schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a přerušuji tento bod.